Jedinou věcí, jakou můžeme jako odpovědní politici udělat, je geneticky modifikované potraviny v České republice zakázat. Na závěr několik málo čísel, abych vás seznámila, že je zakázáno v Africe ve dvou státech toto pěstovat, v Asii čtyři státy, v Jižní Americe čtyři státy a v Evropě 28 států má toto zakázáno. Je to Španělsko, Portugalsko, Česká republika a Rumunsko.

V případě, že to nepodpoříte, tak vás prosím, abyste podpořili pozměňovací návrh, který za mě načetla Jana Hnyková.

Ano, vidím dále v rozpravě ještě pana poslance Ludvíka Hovorku. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Jedná se o prodloužení lhůty pro uchovávání evidence údajů v registru povolených GMO na 15 let a veřejné přístupnosti těchto údajů na 5 let.

Myslím si, že tento návrh není nijak zásadní, který by měl omezit to, co je předmětem návrhu zákona, ale že přispívá k lepší ochraně obou stran. Děkuji.

Jakmile se ustálí počet přihlášených, rozhodneme o procedurálním návrhu paní poslankyně Olgy Havlové, abychom tento tisk vrátili do druhého čtení.

Myslím, že počet přítomných je ustálen.

Kdo je proti? Děkuji vám. Budeme tedy pokračovat. Pan ministr nemá zájem. Pan zpravodaj nemá zájem. V tom případě přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Požádám zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou hlasování a sdělil nám stanoviska k jednotlivým bodům. Prosím, pane zpravodaji. Děkuji za slovo. Dovolte mi, abych vás seznámil s procedurou hlasování. Nebyl podán žádný návrh na zamítnutí návrhu zákona. Budeme hlasovat následujícím způsobem, jak doporučuje výbor pro životní prostředí a poté tuto proceduru schválí Sněmovna. To znamená, výbor pro životní prostředí doporučuje za prvé hlasovat návrh legislativně technických úprav dle § 95 odst. 2 jednacího řádu přednesený ve třetím čtení, budouli v rozpravě ve třetím čtení předneseny. Dále budou hlasovány návrhy pod písmenem A.

Má někdo jiný návrh? Něco odděleně? Není tomu tak.

Kdo je proti? Děkuji vám. Prosím, pane zpravodaji, první návrh.

Stanovisko? Stanovisko je... Ale je potřebná prostě. Pokud se ptáte na můj názor, tak já doporučuji. Pan ministr?

Legislativně technická úprava byla přijata. Dále budeme pokračovat návrhy pod písmenem A, které jsou pozměňovacími návrhy obsaženými v usnesení garančního výboru pro životní prostředí z 32. schůze. Stanovisko garančního výboru je: doporučuje. Pan ministr?

Návrh byl přijat. Stanovisko garančního výboru pro životní prostředí je: nedoporučuje. Pan ministr?

Děkuji vám.